K žádnému plošnému zavedení tímto způsobem v žádném případě nedojde. Na tom zákonu mi nevadí ani to, že zavádí elektronické občanky, protože proč bychom se nepokusili možná jako další možnou identitu něco takového zavádět, ovšem ne konstrukcí, která je v zákoně navržena. Už teď tady máme způsoby, jak komunikovat se státní správou, dokonce pod penalizací, ať jsou to datové schránky, do kterých osoby, které mají datové schránky povinně zřízené, musí povinně podávat daňové přiznání pod penalizací, takže existují způsoby, jak adresovat konkrétní věci, které se týkají státní správy.

Proto navrhuji vrácení předkladateli k dopracování. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Váš návrh jsem si zaevidoval. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Bendl. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, argumenty, které jsou tady snášeny, samozřejmě jsou pro i proti. Ale národní elektronická identita, nebo identitní prostor, který by měl každý stát svým občanům zajistit, by měl být na nejvyšším stupni důvěry a pokud možno bezplatně.

Jak bylo řečeno, měl by být zrušen správní poplatek za občanský průkaz a stát by to měl vydávat bezplatně.

Kontroly a možnosti těchto systémů potom pro Českou republiku jako stát budou velmi obtížné. Pokud si vybudujeme vlastní identitu a nebudeme občanské průkazy využívat, potom samozřejmě hrozí, že nebudeme mít speciální odpovídající prostředek nosiče pro prokázání identity. eIDAS je samozřejmě nařízení, které nás tímto svazuje, ale bylo by velmi dobře, kdybychom tento systém podpořili a využili, jak už zde bylo řečeno, elektronický občanský průkaz i pro instituce, jako je Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, dovedu si představit i zdravotní pojišťovny a všechny ostatní záležitosti s tím spojené. V případě, že se většina států rozhodne tímto způsobem postupovat, bylo by asi namístě, abychom hledali cestu k řešení tohoto způsobu.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji.

Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající.

Ne že budou, oni už to udělali a my to využíváme. Určitě potřebujeme elektronickou identitu, určitě potřebujeme vlastní elektronickou identitu bezpochyby, ale ne takovou, jaká je navrhována. A znovu říkám, že jsem tady uvedl jako zásadní argument, a ten nebyl vyvrácen, že po pěti letech platnosti tohoto zákona, jak je konstruován, bude tento předmět vlastnit 20 % občanů. To opravdu není splnění nějakých nařízení Evropské unie. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl.

Děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem poměrně zmatený z debaty, která zde probíhá, když předseda hospodářského výboru, významný člen, to určitě není možné zpochybnit, vládní koalice, říká, že jak je návrh předložen, je zbytečný, že by se to mělo udělat jinak a lépe.

Jste nějak domluveni na tom, kudy dál?